Děkuji.

Protože jde o poměrně zásadní a někdy u některých společností až miliardové objemy, tak se diskutuje o době, která má být jako přechodová pro naplnění takovýchto účtů. Já se omlouvám, vypršel čas, pane ministře. Děkuji. Pan poslanec Bauer bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou. Dalším v pořadí vylosovaným je pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče.

Tak se přiznám, že po těch pěti měsících se nám to zatím nedaří.

V souvislosti s kauzou dětí Michalákových vyšlo najevo i to, že Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí dlouhodobě popírá pravomoc českých soudů rozhodovat o péči o nezletilé české občany i tehdy, pokud mají obvyklý pobyt v cizině, přestože § 56 zákona o mezinárodním právu soukromém tuto pravomoc českým soudům dává.

Chci se vás proto, vážená nepřítomná paní ministryně práce a sociálních věcí, zeptat za prvé, co k tomu Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vede, proč to vlastně dělá?

Děkuji za odpověď. Děkuji vám, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Dovoluji si vám tedy, pane ministře, položit otázku, proč výzva takového programu nebyla do dnešního dne vyhlášena, a zároveň se chci dotázat, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá výzvu takového programu v tomto kalendářním roce ještě vyhlásit. Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane ministře. A předávám řízení schůze. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, bylo tady řečeno, k čemu TRIO slouží.

Takže cílem programu je zvýšení aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje zaměřeného na tyto klíčové faktory v podnikové sféře. Doposud v programu TRIO, jen pro pořádek, proběhly tři veřejné soutěže na výběr projektů k podpoře, ve kterých bude podpořeno 350 projektů, které obdrží za celou dobu trvání podporu ve výši 4,4 mld. korun.

Prodloužení programu doporučila také Rada pro výzkum, vývoj a inovace. O prodloužení tohoto dotačního titulu je velký zájem i ze strany potenciálních žadatelů o dotaci a explicitně ho také vyjádřily organizace a agentury jako Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora. S ohledem na vyhlášení poslední původně plánované veřejné soutěže programu TRIO na průběh výzev programu aplikace OPPIK a na úkoly uložené MPO v oblasti podpory průmyslového výzkumu a vývoje vládou byl původně připraven návrh nového programu pod názvem TREND.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Ptám se pana poslance Chvojky nechce reagovat.